Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde tlumočil stanovisko poslaneckého klubu KDUČSL k projednávanému tisku.

Já myslím, že tady už mnohé zaznělo o té míře spravedlnosti, zda navýšení bude směřovat k těm, kteří dnes pobírají ty vyšší penze, nebo naopak, což je předmětem senátního návrhu. Podpoříme právě tu skupinu, která má ty penze nejnižší. Takže tady bylo mnohé řečeno a je zbytečné to opakovat.

Rád bych tady připomněl, že na půdě Poslanecké sněmovny jsme my jako klub KDUČSL předkládali pozměňovací návrh už při tom projednávání, který směřoval k navýšení penze o 500 korun na každé vychované dítě. A k tomu se podpora nenašla.

Věřím, že až předložíme opakovaně onen návrh na podporu žen matek, které vychovaly děti, aby jim byly penze navýšeny, vláda toto podpoří, protože argumentovat tím, že počkáme a dáme to systémově do důchodové reformy tak na ni čekáme už dvacet let. Já bych nerad tady další čtyři roky, tři roky hovořil o tom, že budeme čekat na důchodovou reformu. Ale podpořme ženy matky tímto způsobem. Věřím, že i po slovech paní ministryně k tomuto se vláda následně přikloní. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci. A jako další v pořadí požádám o vystoupení paní poslankyni Pekarovou a připraví se pan poslanec Pávek. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já musím říci, že už tady zaznělo mnohé. Argumenty zazněly z obou dvou stran, takže chci shrnout velice stručně stanovisko TOP 09, které zní, že chceme určitě podpořit senátní návrh, protože se domníváme, že opravdu vylepšil naši původní verzi. My jsme hlasovali pro pozměňovací návrh, který jsme tady měli už v průběhu projednávání ve Sněmovně. Samozřejmě stanovit naprosto spravedlivé řešení, které bude spravedlivé úplně pro všechny, v této oblasti není jednoduché, pokud je vůbec možné.

Tohle mně přijde opravdu velmi nešťastné a myslím si, že bychom se toho měli vyvarovat a ti, kteří takto argumentují, by na to měli pomýšlet.

A opět argumentovat tím, že něco nejde kvůli systémům, které používají na Ministerstvu práce a sociálních věcí, resp. České správě sociálního zabezpečení, je jenom nedostatek právě projevení té vůle, že pokud by zájem to řešit byl, tak řešení určitě možné je, existuje a ani to není až tak náročné, jak je nám to prezentováno.

A já se ptám, na úkor čeho to bude v té době řešeno, resp. pokud to opravdu nezačneme řešit dnes, tak se to projeví na kvalitě veřejných služeb, projeví se to na výši penzí, projeví se to na dalších a dalších složkách a budeme muset tady stát před otázkou, jak vysvětlit občanům, že na to či ono prostě už peníze nebudou, nebo se budeme muset mnohem více zadlužovat. K tomu má sloužit samozřejmě reforma penzijního systému.

Komise, která byla vedena panem Potůčkem, dokonce ani neměla zadání nějakou reformu jako takovou připravit, spíše to byly všechno parametrické změny toho současného systému a zrušení původní reformy penzí.

Už tady ty otázky zazněly od kolegů, stále jsme neslyšeli odpověď. Takže doufám, že paní ministryně ještě vystoupí a řekne nám svoji představu o tom, jak by to mělo být řešeno. Pokud nechce přistoupit k tomu, aby zřídila další pracovní skupinu nebo komisi, tak my jsme připraveni tento úkol vzít za ni. Musím říci, že to je věc, která určitě pro opozici není snadná.

Ale my jsme už několikrát nabídli pomocnou ruku. Znovu ji tady nabízím.

Volební období utíká poměrně rychle, a než se nadějeme, tak budeme na jeho konci. A projednat tak zásadní věc, jako je důchodová reforma, určitě potrvá dlouhé měsíce.

Byť, jak jsem říkala v samotném úvodu, najít stoprocentně spravedlivé řešení, se asi těžko může někdy povést. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.